Na závěr bych vás rád vyzval, abychom se zaměřili na to, co je opravdu podstatné a proč tu dnes jsme.

A teď abychom postupovali správně. Takže s přednostním právem nyní vystoupí místopředseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura, po něm zástupce navrhovatelů pan předseda Bartošek.

Prosím, máte slovo. Vážené dámy a pánové, téměř polovina mladých evropských Židů podle nového průzkumu Evropské unie zvažuje emigraci, ke které ji vede strach a obavy o vlastní bezpečí. Může za to enormní nárůst projevů antisemitismu, kvůli kterému se mladí lidé bojí na evropských ulicích nosit náboženské předměty nebo se otevřeně hlásit ke svému židovskému původu.

Nejstrmější nárůst protižidovských útoků byl v západní Evropě.

Konec citátu. Má to logiku. A i v České republice, jak víme z veřejných zdrojů, se muslimové modlili a možná ještě modlí za zničení Státu Izrael.

V České republice není naštěstí antisemitismus velký problém kromě toho, že je tabu a v podstatě komické říct Židovi Žide, to si troufne jenom Žid. To ovšem neznamená, že by nenávist k národům nebo odlišným skupinám vymizela.

A dnes jsme svědky masového šíření nenávisti vůči skupinám občanů, kteří mají jiné názory. Tyto názory jsou potlačovány a jejich nositelé jsou dehonestováni. Zmizela svoboda slova, zmizela svoboda vyslovit názor, jiný názor, a jejich autoři jsou namísto demokratické diskuse o podstatě věci nálepkováni negativními přívlastky.

Tak začínal a začíná fašismus. Já osobně už takové projevy nenávisti proti své osobě téměř nevnímám, ale někdy se nepřestávám divit.